A děláte to jen proto, aby vaše vláda účetně srovnala výdaje, které vaše vláda národní zkázy vyhazuje na posílání zbraní na Ukrajinu. Na vyvolání války, na podporu ekonomických migrantů především z Ukrajiny, na cenzuru, na parazitické politické neziskovky a na desítky dalších, nejen zbytečných, ale často i velmi škodlivých a špatných věcí.

Zbraně za 40 miliard korun. Takže pro Ukrajince a na Ukrajinu 50 miliard, a bude to i více, ale pro české příjemce důchodů, pro české invalidní, starobní, vdovské a sirotčí důchodce, nemáte 19 miliard.

Vybrali jste si zájmy Bruselu, zájmy Spojených států, prostě zájmy zahraničí. Hnutí SPD bude ze všech sil bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců a připravujeme i podání ústavní stížnosti. Budeme tady ve Sněmovně při dnes začínající a probíhající mimořádné schůzi všemi dostupnými zákonnými prostředky blokovat schválení asociálního návrhu vlády Petra Fialy z ODS, kterým hodlá současná pětikoalice okrást všechny důchodce, všechny příjemce důchodů, v průměru o více než 1 000 korun měsíčně. Jde o hanebný útok vlády na jednu ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů.

Postup vlády je dle našeho názoru i dle názoru mnoha právních expertů v rozporu s ústavou. Za druhé, postup vlády je v rozporu s ústavou také proto, že vláda chce tento návrh schválit ve zkráceném jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, který je vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodních katastrof, epidemií, ohrožení bezpečnosti či hospodářských škod. Nic z toho se nestalo. A vláda měla o předpokladu výše inflace na letošní rok již v době schvalování státního rozpočtu na letošní rok, a proto měla tyto výdaje do rozpočtu již tehdy zahrnout. To se však nestalo. Fialova vláda nyní argumentuje hrozícími hospodářskými škodami, které ale sama vládní pětikoalice od počátku vládnutí způsobuje svojí nekompetentností a nečinností, a za oběti vašeho vládnutí jste si teď vzali všechny příjemce důchodů. To je ze strany vlády skutečně odporné. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu.

Hnutí SPD bude bránit přijetí vládního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil. Také k němu podáváme 102 pozměňovacích návrhů, které by našim důchodcům zajistily takové zvýšení penzí, na které mají zákonný nárok a morální právo.

Zástupci tohoto občanům nepřátelského úřadu, který by jinak byl jistě přátelský, kdyby ho nevedla Fialova vládní pětikoalice, ale teď ministerstvo vedou lidovci, tak tvrdí, že cituji: Valorizace důchodů bez schválených úprav by znamenala nárůst deficitu veřejných financí o více než 34 miliard korun v letošním roce a až 58 miliard v roce příštím. Konec citátu. No a předseda vlády národní zkázy Petr Fiala z ODS k tomu uvedl cituji: Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu i z hlediska obecné spravedlnosti mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna. Konec citátu.

Dovolím si tyto nestydaté lži a výmluvy asociálních zástupců Fialovy vlády rychlé a jednoduše rozmetat.

Podle Ministerstva financí přijatý úvěr navyšuje státní dluh, a tedy i dluh sektoru vládních institucí, ve stejném rozsahu jako v případě prodeje státních dluhopisů. Deset miliard dluhu navíc v tomto případě stojí Českou republiku na úrocích přes půl miliardy korun za rok.

Takže pro Ukrajince peníze máte, ale pro téměř 3 miliony českých příjemců důchodů a znovu říkám, vy chcete okrást jak starobní důchodce, tak zdravotně postižené příjemce důchodů, tak vdovy, sirotky a vdovce. Takže pro naše důchodce, pro naše potřebné občany, peníze nemáte, ale pro Ukrajince máte desítky miliard. A já na to říkám, já jsem placen českými občany a budu hájit zájem českých občanů.